Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Já bych byl rád, kdybych vás nemusel překřikovat, už opravdu začala schůze. Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Leo Luzara. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení. Ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 34. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Leo Luzara.

Už se mi tady hromadí další přihlášky.

První písemně před zahájením se přihlásil pan předseda Ivan Bartoš. Poté se z místa jako první hlásil pan předseda Faltýnek. A omlouvám se panu místopředsedovi Filipovi. Takže okamžik.